Jedním z hlavních cílů zákona je stanovit zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou. Podle mého názoru se veřejná prospěšnost projevuje zvyšováním zájmu veřejnosti o otázky ekologie a spojení přírody s životem ve městě a efektivním, hospodárným využíváním pozemků, jež zejména ve městech tříští zástavbu a napomáhají rozvoji zelených ploch, například ve velkých městech zahrádkářské osady plní funkci veřejné zeleně. Zahrádkářská činnost je nezisková činnost občanů s významnými pozitivními dopady na životní prostředí a zdravý životní styl.

Přestože má zahrádkářská činnost v České republice dlouhou tradici a společenský význam i potenciál, tak není v současné době na rozdíl, jak už jsem zmínil na úvod, od okolních států explicitně upravená v žádném samostatném právním předpisu. Pro realizaci činnosti ať již Českého zahrádkářského svazu, nebo zahrádkářů komunitních či městských je využíván občanský zákoník, zejména pak jeho ustanovení o zapsaném spolku a smluvních typech využívaných pro nájem nebo pacht pozemku základních organizací či drobných zahrádkářů. Cílem tohoto materiálu je tedy v souladu s výše uvedeným upravit postavení, veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v právním řádu České republiky, a pomoci tak vytvořit předpoklady pro realizaci jeho poslání na místní i celostátní úrovni.

Tolik na úvod, děkuji vám za pozornost. Tak, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji vám krásný dobrý den. Já chci poznamenat, že je to společné dílo těch sedmi a dalších, ale těch sedmi podepsaných předkladatelů.

Protože nejsme sami, kdo bychom v případě schválení tohoto zákona měli zahrádkářský zákon. Velmi striktní a velmi jasný a zřetelný a dlouho platný zahrádkářský zákon je zejména v Německu, kde jsme se jím inspirovali, ale i v některých dalších středoevropských zemích, všude tam, kde zahrádkářství je bez ohledu na režim, který panuje, specifickým národním fenoménem.

Ale kupodivu, a teď je to vidět hodně, zahrádkářství nabývá znovu na významu.

V těchto souvislostech nabývá předložení toho zákona a jeho řádně projednání významu právě v té situaci, kdy je třeba, aby do určité rovnováhy byl postaven tento, jak já říkám, veřejný zájem na ochraně životního prostředí a ušlechtilé činnosti zahrádkářů proti nesrovnatelně silnějším snahám ty kolonie likvidovat.

Děkuji za to, že jste mě vydrželi tak dlouho poslouchat.

Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, zaznělo tady téměř všecko a jako předkladatel zdůrazním: ano, tradice, masovost, prospěšnost.

Nyní další faktická poznámka. Tak prosím, máte slovo, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Dělal jsem v Praze, už příliš nedělám. Vy nám tam zavádíte nové smluvní typy a já jsem trošku zděšen z hlediska legislativní techniky, že mi po těch 20 letech debat, které tu zmiňuje pan ctěný předseda Kováčik, nepřijde, že by bylo skutečně jasné, že ten zákon potřebujeme.

Ale skutečně na to potřebujeme nový zákon? V době, kdy těch zákonů tady přijímáme neuvěřitelné množství a je nám to často vyčítáno?